Děkuji za slovo, hezké odpoledne, dámy a pánové.

Po úvodním slově zástupce skupiny předkladatelů Jaroslava Zavadila, zpravodajské zprávě poslance Beznosky a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců Zavadila, Sklenáka, Sobotky a dalších na vydání tohoto zákona o obchodních společnostech a družstvech; II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby seznámil Poslaneckou sněmovnu se stanoviskem výboru a doporučil přijetí pozměňovacího poslaneckého návrhu, který vám byl doručen a který vznikl na výboru dne 6. května 2016;

Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, nesporně mám zkušenosti z vysokých manažerských funkcí a korporátních funkcí jak ve velkých, tak malých podnicích a setkal jsem se na vlastní zkušenost jenom s jedním podnikem, který měl zaměstnance v dozorčí radě. Já z toho nechci obviňovat zaměstnance, kteří seděli v dozorčí radě, protože ti si tam prostě chodili pro peníze a na vliv podniku neměli žádný velký vliv, nebo vůbec žádný vliv.

Úspěšné podniky mají řadu mechanismů a nástrojů, jak vyslechnout zaměstnance a nechat je promluvit do chodu podniku.

Chtěl bych říct, že dneska jsme už svědkem druhého útoku na fungující českou ekonomiku, podnikatele a zaměstnance. Rád bych chtěl upozornit své kolegy a kolegyně ze sociální demokracie, že pokud budou v tomto tempu pokračovat, opravdu nebudou mít peníze na své populistické rozdávání. Už v prvním čtení jsem vyslovil návrh na zamítnutí tohoto zákona, bohužel díky tomu, že část pravicové opozice, takzvané, vytahala karty, prošlo to do legislativního procesu. Nezbývá mi tedy než opakovat návrh na zamítnutí tohoto zákona. Děkuji, pane poslanče, eviduji váš návrh na zamítnutí, nicméně o tom bude hlasováno až ve třetím čtení. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan předseda Stanjura.

A vy říkáte, že populisticky vyhazují peníze.

Pokud by vznikl nějaký kompromis, že by se ta úprava týkala pouze firem s většinovou státní účastí, tak to si docela představit umím, protože když to stát chce, tak už dneska tam může mít zaměstnance. Ale co je klíčové.

Neříkám kategoricky ne. Pro privátní sféru říkáme kategoricky, že jsme proti a že takový návrh podpořit prostě nemůžeme. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Pilný. Jenom krátká reakce na mého předřečníka pana předsedu Pilného, kterého mám velice rád.

Vaše hlasování ono svobodné podnikání už omezilo několikrát. Dnes jste omezili svobodu občanů, když jste jim prolomili domovní svobodu, kdy dneska bude moct vstoupit úředník bez soudního příkazu do obydlí, do domova. Jsou to věci, které prosím dávejme vedle sebe, protože všechno se vším souvisí. Nejde se na to dívat jenom optikou toho jednoho zákona. Prostě pokud hlasujete pro omezení jednoho, tak neargumentujte svobodou u druhého. Děkuji panu poslanci Kučerovi. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, já budu jen velmi stručný. Podniky, které mají majoritní státní účast, tak tam přece není potřeba nic upravovat zákonem. Tam si to prostě ti vlastníci nějakým způsobem uspořádají, tak jako to bylo třeba v případě Českého Telecomu, na to není potřeba přijímat zákon, takže ta diskuse je bezpředmětná.

Další věc je to, že já bohužel opravdu nemám žádný vliv, a dokonce i ministři ANO mají, jak je jasně vidět, poměrně malý vliv na hlasování vlády o těch populistických opatřeních, protože tam prostě nemají většinu. Takže já se necítím osobně zodpovědný za to populistické rozdávání. S přednostním právem pan předseda Faltýnek.

My opravdu ten zákon nepotřebujeme měnit, protože dneska stát, pokud má tu vůli, tak prostě tam třetinu nebo nějaký počet zaměstnanců do svých firem je schopen dát a k tomu nepotřebuje měnit tento zákon. Takže tolik pouze na doplnění. Prosím, pane předsedo.

Kdo ten návrh podal? Já ne. Tak nás z toho neobviňujte. To je všechno. Takhle jsem to říkal v tom svém prvním vystoupení. Tady žádný protimluv není. Pokud ten zákon neprojde, my plakat nebudeme, my jsme ho nenavrhovali, není to náš zákon, je to zákon vašeho koaličního partnera.

Pan ministr chce něco reklamovat u pana premiéra.